Změna živnostenského zákona spočívá v tom, že kategorie samostatných likvidátorů pojistných událostí, která je nyní regulovaná zvláštním právním předpisem, se převádí do standardního živnostenského režimu jako živnost vázaná. Důvodem tohoto kroku je jednak formálnost stávající právní úpravy a dále pak skutečnost, že směrnice o distribuci pojištění ani jiný evropský právní předpis se speciální regulací těchto osob nepočítají. Děkuji vám za pozornost.

Jenom potvrzuji to, co říkala paní ministryně, takže změna v živnostenském zákoně, změna zákona o finančním distributorovi, změna zákona o správních poplatcích, změna zákona o pojišťovnictví a změna zákona o občanském zákoníku. Závěrem návrh stejně jako předchozí v souladu s tím, co říkala paní ministryně, doporučujeme, aby do druhého čtení byl i tento tisk 49 propuštěn do běžné lhůty a garančním výborem, aby byl opět rozpočtový výbor.